Takže prosím opusťme konečně tu nepravdu, tu lež, že za inflaci může pouze cena energií, byť je to dneska velmi výrazný faktor. I bez růstu cen energií by inflace byla na úrovni 8 %, což je něco, s čím se nesmíme smířit, a nesmíme dát na takové geniální národohospodářské rady, jako nám dává paní poslankyně Schillerová, že se na inflaci máme vykašlat, že ji máme nechat odeznít, že sama odejde. No, neodejde sama. Pokud neuděláme nic, tak těch 8 nebo 10 % si lidé začnou započítávat, podnikatelé si začnou započítávat do svých cen, lidé do svých smluv, do svých cenových očekávání a té inflace bychom se už nezbavili nikdy, protože bychom narušili naše inflační očekávání a čekali bychom takovouto inflaci i v nadcházejících letech.

Takže já bych se chtěl zastat České národní banky. Zvýšení úrokových sazeb je nutný krok k tomu, aby inflace byla zvládnuta, byť já osobně nesouhlasím s rychlostí a razantností, kterou to Česká národní banka dělá. Je také pravda, že k té vysoké inflaci, kterou tu máme nejenom kvůli cenám energií, přispěla předcházející vláda Andreje Babiše, protože byť můžeme debatovat a přít se...

Děkuju pěkně. Byť se můžeme přít o to, co způsobuje inflaci, tak dominantně samozřejmě způsobuje inflaci množství peněz v ekonomice. To má samozřejmě z velké části na starosti měnová politika centrální banky, ale fiskální politika předcházející vlády, kdy nejen kvůli covidu se za posledních pár let zvýšily veřejné výdaje z 1,2 na 1,9 bilionu korun, je prostě výrazný faktor, který tady pomohl roztočit inflaci do těch výšin, ve které dneska jsou.

Musíme si také říci, že ceny energií a to, co se s nimi děje, není žádné tržní selhání. Energetika už dávno není obor nebo oblast, kde by rozhodovaly tržní síly.

Velká část toho zdražení cen energií, byť ne jediná, byť samozřejmě k tomu přispívá i složitá mezinárodní situace, napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, tak ale velký podíl na tom, proč ceny energií jsou tam, kde jsou, jsou dřívější politické kroky a současné politické kroky, pokud to zobecníme, zejména v té zelené politice. Ať už se tady v Poslanecké sněmovně budeme hádat o to, jestli je lepší řešit krizi tím, že budeme pomáhat plošně, nebo budeme preferovat cestu, že budeme pomáhat prostřednictvím sociální politiky jen ohroženým skupinám, tak si, přátelé, všichni musíme přiznat, že řešíme pouze následky.

Budu to dělat dál, protože si myslím, že to bude další faktor, který bude ceny energií zdražovat. A pokud my se ten rámec nebudeme snažit aplikovat v České republice prostřednictvím nařízení a směrnic tak, abychom dokázali vyjednat co nejvíce podmínek, které budou výhodné pro český průmysl, pro české podniky, pro české spotřebitele, tak se obávám, že tu dneska nejsme naposledy v souvislosti s cenami energií, ale že se tady budeme potkávat i v budoucnu. Protože nelze předpokládat, pokud se něco systémového nestane s cenami emisních povolenek, s tím systémem, pokud nepostoupíme v České republice, ale i v okolních evropských zemích k tomu, že potřebujeme vybudovat jaderné elektrárny, které budou stabilním zdrojem, že nebudeme pouze spoléhat na plyn, který je nestabilní, drahý a ekologicky, jak říká řada odborníků, stejně směrem ke klimatu nevýhodný jako jiné tradiční zdroje. Takže to jsou témata, která podle mého názoru budou vyžadovat od stávající vlády celou řadu velmi složitých mezinárodních jednání, tak abychom při té aplikaci Green Dealu vyjednali pro Českou republiku co možná nejlepší podmínky, aby přesun naší energetiky k čistějším zdrojům byl racionálnější, aby byl cenově zvládnutelnější jak pro spotřebitele, tak pro naše firmy.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. To byl poslední přihlášený s přednostním právem ke stanovení pořadu 10. schůze. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí? Nikoho nevidím.

Je tady návrh na odhlášení. Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat?

Já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování číslo 2, přihlášeno 169 poslanců, pro 79, proti 87. Návrh nebyl přijat. Tím končím 10. schůzi, ale mám tady ještě přednostní práva, takže dává přednost paní Aleně Schillerové, předsedkyni klubu hnutí ANO. Jenom velmi stručně. Protože to dopadlo tak, jak jsme asi očekávali, bohužel, bohužel pro občany této země, tak chci říct, že poslanci hnutí ANO mají připravené tři poslanecké návrhy.